Děkuji za slovo. Včera jsem se z tisku dozvěděl, že tuto stavbu čeká zdržení kvůli archeologickému průzkumu. Zdržení se však dala očekávat.

Jako poslanec za Pardubický kraj samozřejmě bedlivě sleduji problematiku této stavby. Věřím, že i pro ministerstvo je stavba jednou z priorit. Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně. Paní poslankyně Nina Nováková bude interpelovat omluvenou ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci školních asistentů. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená nepřítomná paní ministryně, chtěla jsem se, pokud byste tady byla, zeptat na to, jakým způsobem urychlíte spravedlivou odměnu pro asistenty ve školách.

Tohle je pěkné, vaše plány jsme všichni slyšeli. Ale běží první měsíc školního roku, kdy asistenti, pokud jsou placeni, tak jsou placeni na úkor ostatních pedagogů. Takže už na začátku roku v prvním čtvrtletí se nastavuje atmosféra, kdy jedni jsou spravedlivě odměňováni na úkor druhých, kteří tím pádem spravedlivě odměněni být nemohou. Děkuji paní poslankyni.

Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře, chtěla jsem se vás v obecné rovině zeptat na způsob, jakým Ministerstvo dopravy vyhodnocuje, zda byly splněny zákonné podmínky pro rozšíření pražských modrých zón, a také na osud našeho podnětu, kterým jsme Ministerstvo dopravy vyzvali k výkonu dozoru nad vydáním nařízení, které se stalo základem pro rozšíření pražských modrých zón, u něhož máme určité pochybnosti právě o splnění zákonných podmínek.

I tak alespoň za písemnou odpověď předem děkuji. Děkuji paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci dohledu nad zveřejňováním dokumentů v registru smluv. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chci se zeptat, zda a jak kontroluje Ministerstvo vnitra obsah dokumentů zveřejňovaných v registru smluv.

Žádná ze stran touto smlouvou nezískává výhodu na trhu ani tuto výhodu neposkytuje. V takovém případě nemohou tyto údaje spadat pod definici obchodního tajemství.

Děkuji panu poslanci.